Pan ministr se závěrečným slovem.

Tolik jeden jediný konkrétní příklad.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Přistoupíme k hlasování. Nejdříve bude návrh na zamítnutí. Já vás všechny odhlásím.

Protože padl ve druhém čtení návrh na zamítnutí, je potřeba o něm rozhodnout ještě před projednáváním pozměňovacích návrhů. Počet přihlášených se ustálil.

Děkuji vám.

Prosím, pane zpravodaji. Pane předsedající, o návrhu na zamítnutí jsme hlasovali. Ten byl zamítnut. Legislativně technické úpravy nebyly předloženy.

Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Prosím, pane zpravodaji, první návrh.

Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Dále navrhuji, aby se hlasovalo o bodě C3, to je změna vodního zákona, ve kterém se navrhuje, aby vodní dílo nebylo součástí pozemku, na němž se toto vodní dílo nachází. Zemědělský výbor nedoporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Tento již byl schválen Poslaneckou sněmovnou.